Děkuji, pane předsedající. Toto opravdu není, že bychom nepodporovali očkování.

Takže padesát let v celku jsme se snažili úplně zbytečně. A jinak opravdu, co se týče té dokumentace, tu je možné vyžádat, ta odborná komise si ji samozřejmě vyžádá v plném rozsahu. A budou to dominantně děti. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já ještě jednu reakci na paní poslankyni Richterovou přes pana předsedajícího, a už jsem to slyšel podruhé nebo potřetí, jak to dlouho trvalo. Já bych to chtěl uvést na pravou míru a chtěl bych říci, že se tady bavíme jenom o zdraví našich dětí, a proto byla vytvořena již předchozím ministrem pracovní skupina, která to všechno projednávala.

Děkuji za slovo. Někteří z vás zpochybňují to, že se v naší společnosti poměrně často šíří dezinformace.

Dobrý den.

Mám otázku, pane ministře. Paní zpravodajka? Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo.

Ten návrh skutečně dává povinnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si ony dokumenty, ovšem je otázkou, jestli ministerstvo vůbec bude schopno si tyto dokumenty vyžádat, když nebude znát ani poskytovatele služeb, kteří poskytli tedy tu zdravotní službu, aplikaci očkování, tomu poškozenému.

To znamená, my tuto informaci, pokud nám ji ten poškozený nedá, nejsme schopni verifikovat, zjistit, a pokud nebudeme tedy vědět, kde si o ty dokumenty říct, tak se může stát, že neuneseme důkazní břemeno a bude to v neprospěch pak toho poškozeného rozhodnuto. Takže jenom upozorňuji zkrátka na to, že si myslím, že v tomto směru je mnohem lepší variantou, pokud právě osoba poškozená, případně zákonný zástupce, si vyžádá, na což má ze zákona už dnes oprávnění, každý poskytovatel zdravotních služeb, musí vydat zdravotnickou dokumentaci danému pacientovi nebo té poškozené osobě.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi zdravotnictví za závěrečné slovo. Mám tady s přednostním právem přihlášku pana předsedy Miroslava Kalouska. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení, před hlasováním o pozměňovacích návrzích prosím o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu. Ano, děkuji, bylo avizováno ve vystoupení pana poslance Válka. Paní zpravodajko? Dobře, tak ještě než...